Protože tady jsou směrnice a musí se to dodržovat.

Ale oprávněně by ten člověk očekával, že podle toho bude zaplacen.

Je to oprávněné, proč ne?

Mám obavu, že už ani ty peníze nebudou motivační.

Žádné není.

Ta Česká republika je...

Protože už to slovo samo.